Chtěl bych upozornit, že pracovní návrh 2. schůze byl počátkem týdne předán na jednotlivé kluby. Ještě než otevřu rozpravu, tak vás prosím, abyste si návrh vzali k ruce, a navrhuji následující změny.

Ještě po poradě s předsedou volební komise navrhuji dva nové body, které bychom zařadili na začátek tohoto programu. To znamená, prvním bodem by byla volba místopředsedy Poslanecké sněmovny a druhým bodem by byl bod změny v orgánech Poslanecké sněmovny. Následující body se přeznačí, to znamená návrh zasedacího pořádku by byl bod číslo 3. Chci se zeptat, zda je zde námitka z pléna proti tomu, abychom to takto upravili a takto upravený materiál hlasovali, či ne, a budeme o mých návrzích hlasovat. Není zde námitky. Výborně. Navrhuji, abychom hlasovali o usnesení ve znění, které jsem přednesl. Zahájím hlasování. Kdo je proti? Hlasování má číslo 23. Usnesení bylo přijato. Prosím, nikam neutíkejte. Tato pozvánka vám bude rozdána přes poslanecké kluby. Já bych poprosil v této fázi pana předsedu volební komise, aby se na základě toho, že jsme doplnili bod volba místopředsedy Sněmovny, ujal své role a vyhlásil příslušné lhůty. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji a dobrý večer dnes už naposledy na tomto místě.

Poprosím, abyste ty návrhy dodali opět do sekretariátu volební komise, místnosti 209A zde ve Sněmovní ulici, do 2. prosince do 18 hodin. Také děkuji. Konstatuji, že jsme projednali všechny body této schůze.